To znamená, je například možné podle tohoto paragrafu uplatňovat výjimku například pro propad příjmů ve vztahu k právnickým osobám, kterým by se započítaly jejich zisky do jejich ztrát, jak navrhuje Ministerstvo financí. To všechno tento zákon umožňuje. Ten zákon umožňuje celou řadu jednorázových výdajů. A jednorázové je potřeba brát v širším kontextu. Jednorázově je možné podpořit ekonomiku i v době, kdy to povede k významnému deficitu státního rozpočtu. Nicméně, a to je to, čemu se vláda chce vyhnout, Národní rozpočtová rada by k těmto krokům musela dávat své stanovisko. A vláda se chce vyhnout tomu, aby rozpočtová rada upozorňovala na to, že některé kroky nejsou mimořádné a jednorázové, ale jsou to kroky dlouhodobé.

Děkuji za pozornost.

Pane předsedo, máte slovo.

Děkuji. O tom rozhodneme v hlasování číslo osmdesát osm, které zahájím.

Mám za to, že to je věc, ke které se Sněmovna může vyjádřit, ale pokud návrh na to, abychom nevedli obecnou rozpravu, nepadne, tak o tom hlasovat nemusíme.

Případně tedy pokládám protinávrh, abychom si dali na ty projevy deset minut.

Děkuji za slovo.

Já mám za to, že není možné omezit rozpravu na jedno vystoupení na jednoho poslance. Pane poslanče, jestliže je navrženo, že jeden poslanec bude mít jedno vystoupení v obecné, jedno vystoupení v podrobné rozpravě a není omezen počet poslanců z poslaneckého klubu, nejde o žádné omezení podle jednacího řádu. To je hlasovatelný návrh. Poslouchejme se a vnímejme, co kdo říká a navrhuje.

Já mám za to, že jednací řád umožňuje omezit poslance pouze na dvě vystoupení, že není možné omezit počet vystoupení na jedno podle jednacího řádu. To je důvod, proč si myslím, že je ten návrh nehlasovatelný. Dávám tedy námitku proti postupu předsedajícího, pokud trvá na tom, že ten návrh je hlasovatelný, abychom o tom rozhodli hlasováním. A pokud tato námitka nebude přijata, tak navrhuji, ať jsou tam aspoň dvě vystoupení, aby bylo aspoň možné rozpravu reálně vést. Protože skutečně nemůžeme říkat rozprava něčemu, kdy ani nemůžeme reagovat na slova paní ministryně.

Váš právní názor nesdílím, to znamená dvě vystoupení.

A ještě bych tedy zkusil podotknout, že jsme takto hlasovali už minimálně čtyřikrát. Takže máme hlasovat o tom, že se zkracuje nejprve na deset minut, protože to byl protinávrh, pak se bude hlasovat o tom, že pět. A potom navrhuji dvakrát, jednou. První hlasování je, že je tady námitka proti postupu předsedajícího. Kdo souhlasí s tím, že jsem postupoval neregulérně? Rozhodneme v hlasování číslo 88. Kdo souhlasí s námitkou proti postupu předsedajícího? Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy postupovat tak, že dál budu dávat hlasovat o jednotlivých návrzích. Nejdřív tedy zkrácení doby pro jednoho řečníka na deset minut.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A nyní tedy, že je po jednom vystoupení jeden poslanec v obecné a jedno vystoupení v podrobné rozpravě. Nejdříve dvakrát.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Ještě předseda Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo. Jenom pro dopřesnění. Debatu jsme zahájili předtím, než jsme hlasovali o tom, že se povede obecná rozprava. Byla zde námitka pana místopředsedy Pikala, že o tom není třeba hlasovat. Nicméně rozpočtový výbor přijal usnesení, kde navrhuje, aby se obecná rozprava vedla.